Já vám děkuji, pane místopředsedo. Ten příběh trvá od roku 2013. Já to nebudu hodnotit.

Ke každé můžeme mít nějaké konkrétní připomínky a můžeme nesouhlasit. To, co předkládá skupina poslanců a v podstatě zástupců šesti poslaneckých klubů, je určitý průsečík, určitý kompromis a určité řešení, které se podařilo po třech letech diskuzí přijmout. Máme za sebou také téměř celý rok praktického provozu bez toho, aby hrozila sankce absolutní neplatnosti smlouvy, a tato novela reflektuje diskuze, které proběhly při projednávání tisku, který následuje po tomto, a tento návrh reflektuje potřeby praxe, tak jak jsme se s nimi mohli seznámit. Snad jsme po třech letech nalezli řešení, na kterém skutečně panuje širší shoda, což je největší plus tohoto návrhu.

Já tedy jenom velice stručně. Cílem této předkládané novely je zajištění fungování zákona o registru smluv. Jedná se o úpravy týkající se jak legislativních a výkladových nedostatků, tak určité dílčí úpravy v rozsahu zveřejňovaných smluv. Návrh směřuje jen k nezbytným a široce akceptovaným změnám zákona, a to jen v takovém rozsahu, aby nedošlo k narušení základních principů zákona. Návrh ctí klíčový princip zákona, že všechny subjekty nakládající s veřejnými prostředky zveřejňují smlouvy v registru smluv. Vzhledem k tomu veškeré úpravy obsažené v návrhu nevedou k vynětí povinných subjektů ze zákona o registru smluv, ale pouze k úpravě režimu zveřejňování u některých typů smluv či vynětí určitých typů smluv, u kterých byly identifikovány nežádoucí dopady z hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví či ochrany citlivých informací. K jednotlivým bodům novely jsem případně poskytnout vysvětlení kolegům, kteří by chtěli diskutovat, a nebudu tady nadměrně protahovat úvod. Chtěl bych jenom na konci zdůraznit, že opravdu je potřeba tento bod projednat a přijmout, protože skutečně praxe jej očekává a je rozhodně lepším řešením, jak předchozí poslanecká verze, tak senátní verze. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mají spolu hodně společného.

A proto se poslanci většiny klubů této Poslanecké sněmovny sešli a předložili 18. května návrh.

Co se týká obsahu, částečně to zaznělo ze strany pana předkladatele. Je to tak, nelze se vyhnout tisku 699.

Následovala snaha o opravu v Senátu, ale i tam samotné hlasování i vlivem procedury, která probíhala, k zásadní úpravě toho řekněme vykostění tohoto registru smluv a skrytí nějakých 150 miliard a vynětí některých subjektů, tak se to bohužel ani v Senátu opravit nepodařilo.

Obě, musím tady říct, senátní i sněmovní verze jsou daleko extenzivnější z pohledu toho, kolik výjimek do zákona o registru smluv vkládají.

I tak si myslím, že tato novela je z pohledu úpravy registru smluv zbytečná.

Tato verze není destruktivní k registru smluv. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo.

Protože si nemyslíme, že těsně před ostrým startem registru, ke kterému dojde teď v sobotu 1. 7., je vhodné do tohoto zákona zasahovat.

Takže mimo jiné i z těchto důvodů my nepodpoříme tuto novelu a spíše bychom chtěli, aby po ostrém provozu se fungování toho registru vyhodnotilo, ale to samozřejmě nechávám na vůli Poslanecké sněmovny. A děkuji, že jsem vás mohl seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09. Děkuji. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Ivan Pilný.